Děkuji, pane předsedající. Dobrý den, dámy a pánové. Já jsem v obecné rozpravě nevystoupil, nicméně v rámci podrobné rozpravy chci navrhnout doprovodné usnesení, které je totožné s tím, které včera přijal na svém jednání hospodářský výbor.